Prosím pana poslance Bendla rovněž faktická poznámka.

Děkuji za řádnou.

Protože se rozdělují z významné části evropské peníze, je složité v evropském prostoru jako členská země říkat: toto půjde jenom českým firmám nebo jenom na české výrobky, když hranice máme v evropském formátu. A myslím si, že všichni máme dělat všechno pro to, abychom zejména českou produkci podpořili tak, aby nám to Evropská komise případně nemusela vyčítat. V tom asi se shodneme, že budeme všichni a hledáme už dlouhodobě nějakou formu, co s tím provést.

Chtěl jsem se zeptat a prosím opravdu o odpověď na mikrofon, pane ministře.

Děkuji za odpověď na věci, které se týkaly analýzy. Předpokládám, že nám ji dáte k dispozici, až ji Ministerstvo zemědělství získá.

Někteří nejsou dodnes!

Dámy a pánové, pěkné dopoledne. Já vám děkuji, pane poslanče, a táži se, zda v rámci všeobecné rozpravy se ještě někdo hlásí. Prosím, pan ministr s přednostním právem.

To znamená, roste nám pomalu soběstačnost.

Máme ověřeno, že nákupní cena od obou potravinářských subjektů je prakticky stejná, ale na produkt z České republiky dají výrazně vyšší marži. A na německé máslo tu marži dají podstatně nižší, takže stále je to rentabilní, ale logicky spotřebitel daleko více upřednostňuje tyto výrobky.

Já vám také děkuji, pane ministře. Eviduji jednu faktickou poznámku. Ještě předtím přečtu omluvu. Nyní tedy pan poslanec Šrámek se svou faktickou poznámkou. Děkuji za slovo, pane předsedající.

V poslední době se to trošku otáčí.